A ten, a to se asi shodneme, kdo má určovat, kdo je talent na ten konkrétní sport, není úředník Ministerstva školství nebo Národní sportovní agentury, ale přece ten svaz. Ten zná specifika svého sportu a měl by se v něm vzdělávat. Stát podporuje tyto aktivity právě tím, že dává prostředky na trenéry, na to, aby se mohli metodicky vzdělávat. A to jsme v posledních dvou letech udělali. Co se týká podpory investic, protože není to jenom o těch lidských zdrojích, které jsou ale důležité pokud postavíte stadiony a nebudou trenéři, tak je to také vyhozená investice. Je to jako ve vědě, když máte laboratoře a nemáte vědce. Takže jak jsem teď řekl, navýšili jsme podporu trenérů. Trenéři mohou být placeni z programu Můj klub, kde je přes miliardu, a trenéři mohou být placeni a jsou placeni také v rámci programu Talent, který jsme masivně navýšili. To, co jsme nenavyšovali, a myslím si, že to je v pořádku a je do diskuse, jak by to mělo vypadat v příštích letech, je samotná organizace, tedy ty prostředky, které jdou přímo na ty svazy a o kterých pak jenom tušíme z pohledu státu, resp. jsou vyúčtovány, ale nemám pocit, že je tam jistota, že jejich efekt na sportování mládeže a sportování dětí i výkonnostní sport je nějakým způsobem efektivní.

Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane ministře, děkuji vám za odpověď. Souhlasím s vámi, že nemůžete mít recept na všechna řešení problémů a že bez krajů, obcí a jejich pomoci se vlastně nehneme.

Pokud... pan ministr Plaga chce ještě doplnit svou odpověď, prosím, pane ministře, máte slovo.

Ale souhlasím s vámi v tom, že nejsem nadšen, že po přesměrování loterijních peněz do obecních rozpočtů ne všechny obce zahrnuly sport do těch aktivit, které z těchto peněz podporují. Je řada obcí a měst, které sport mají jako prioritu, sport podporují dokonce nad rámec toho, co jim v tom rozpočtu přistane, ale aby to fungovalo v celé zemi, tak by to měl být standard. Na tom se shodneme. Děkuji. Nenavrhl žádné usnesení. Děkuji za slovo. Pane ministře, ve svém projevu jste zmínil Můj klub a to, že i v současné výzvě přes 300 klubů bylo vyřazeno z této výzvy na základě formálního pochybení. Můj dotaz je tedy jednoduchý: Jak je ministerstvo vstřícné vůči těmto klubům?

Ano.

A podmínka toho vypořádání není nějakou podmínkou, kterou by si stanovilo ministerstvo o své vůli. Vychází ze zásad vlády o financování neziskových organizací a je podmínkou vypořádání se státním rozpočtem. A není to formální pochybení, že by chyběla tabulka, která by se dala dodat kdykoli v průběhu toho rozpočtového roku, protože to má závazný termín vypořádání se státním rozpočtem. Jak už jsem řekl, ta situace mě netěší.